Máme tady zvýšení daňových slev na poplatníka.

My jsme si zvolili ty slušné lidi.

A proč tady mluvím o všech těch zákonech?

Pak tady máme zákon na uzákonění minimálního důstojného důchodu.

Proto v mnoha vyspělých zemí přistoupili k uzákonění minimálního důstojného důchodu a my navrhujeme, aby to bylo na hranici minimální mzdy.

Je to například zákaz propagace islámské ideologie.

My si myslíme, že je to v rozporu s ústavou, že je to v rozporu s demokracií, a to, že si někdo říká, že takovéto věci jsou právo na svobodu vyznání, no, nezlobte se na mě, právě proto je tady zakázána například propagace fašismu.

Asi se všichni shodneme, že jsou to vyspělé země a mají tam s tím problémy velké.

To si snad dělají legraci.

To jsou přece nesmysly. Jak tohleto někdo může tvrdit?

Takže tyto výtky padají samozřejmě a jenom hlupák může říkat takové výtky.